Tak já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra a místopředsedo vlády, obracím se na vás ve věci zákona o správě voleb. Ministerstvo vnitra mělo finální návrh pro připomínkování autorizovaných v říjnu minulého roku, 19. listopadu bylo ukončeno připomínkové řízení. Doposud však nedošlo k předložení návrhu Poslanecké sněmovně, přestože to bude již přibližně rok. Obsahuje totiž mechanismy, které se mohou efektivně používat pro zajištění demokratických voleb v dobách koronavirové pandemie bez zbytečného ohrožení zdraví a životů.

Ministerstvo vnitra předvedlo, že dokáže v řádu týdnů flexibilně připravit a prosadit jednorázový volební zákon, byť se k němu objevily výhrady, které budou v následujících dnech řešit soudy. Na některé z nich jsme upozorňovali již v průběhu legislativního procesu. Verze pro jednání vlády je připravena od ledna tohoto roku, stanoviska pracovních komisí jsou vložena k začátku března a od té doby nedošlo k žádnému postupu.

Rád bych se vás tedy zeptal, zda má vláda nadále v úmyslu tento zákon předložit a projednat v tomto volebním období a kdy k předložení do Sněmovny dojde. Já vám také děkuji.

Vážený pane ministře, s odstupem tří týdnů se na vás znovu obracím kvůli cestovním omezením, kterým čelí nesezdaní partneři.

Mám za to, že jde o chybnou interpretaci dokumentu jako celku.

Takto je to tam výsledně uvedeno. Já to mám tady vytištěné a podtržené. A to se týká jak rodinných příslušníků občanů Unie, tak rodinných příslušníků rezidentů ze třetích zemí. Teprve poté dokument říká, že kromě toho zdůrazňuji kromě toho by měly být povoleny nezbytně nutné cesty pro konkrétní kategorie cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou uvedené v příloze dvě. Pane ministře, odpověď na mou minulou interpelaci jste zakončil příslibem, že se pokusíte v této věci něco udělat.

Děkuji.

Pan poslanec chce položit doplňující otázku.